Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s raspravom, otvaram raspravu u ime Kluba zastupnika hrvatskih suverenista i nezavisne liste Željka Glasnovića i g. Zlatka Hasanbegovića, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice sa suradnikom, evo trebalo je 3 sata, 3 i po sata da prvi klub dođe na red, al dobro je to, znači zanimljiva je točka. Dakle, ja bi prvo, iako je ova sabornica gotovo prazna, ali možda neko gleda, znam da sigurno neko gleda na televiziji, poručio predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću da je ovo idealna situacija zapravo. On bi sad mogao odradit sljedeće, dogovorit se u svojoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji npr. sa kolegom Pupovcom, kolegom odnosno ekipom iz Bandićevog kluba da oni jednostavno vas ne podrže, to bi bilo njemu jako mudro i što se događa? Pada Vlada i onda on na valu, ljut onako je li, na Pupovca i Bandića, ide na nove izbore i onda zapravo ne mora imati unutarstranačke izbore i može jel iste iskrojiti na način da nema svih onih koji su se, koji su ga već kritizirali u javnom prostoru i zapravo onda je on u jednoj vin poziciji. Pričekajmo petak, možda posluša ovaj moj savjet, možda ovo čuje negdje, možda mu neko prenese, a možda on ovo i planira, možda se ovo u petak i dogodi, možda stvarno evo npr. ponovit ću u ovoj hrvatsko-srpskoj trgovačkoj koaliciji njih nekolicina kaže ne ministrici Divjak, ali o tom potom.

Ne zaboravimo da je g. Plenković, da se on riješio svih koji su god bili imalo, ja ću reć konzervativno ili desno orijentirani u tom ministarstvu, evo ja ću samo spomenuti g. Glunčića npr., nema ga, pa pa, on je prošlost, perfekt, evo ga ministrica se nije nasmišila, vjerojatno su malo se razišli u lošim odnosima, ali nije ni bitno, uglavnom Glunčića nema iako se Plenković kleo znači u njega, ali više, više ga nema, ne postoji.

Evo možda savjetnik, evo drago mi je, tu je g. Alavanja, interesantna mi je informacija da ste bili u SDP-u odnosno radili za SDP, to je, baš mi je to fora, jel vam poznat ministrice iznos, nije je, ja ću vam reći, radi se o novcu koji, za koji ste vi krivi jer se mora nadoknaditi iz hrvatskog proračuna, znači jer se mora nadoknaditi iz hrvatskog proračuna, znači vi ste odnosno vaša ekipa koju ste vi kadrovirali su krivi za 6.447.294,69 kn i nikom ništa i nikom ništa, alo ovo je ja mislim za jedno povjerenstvo da se istraži tko je kriv za 6,5 milijuna kuna iz državnog proračuna koje ćemo mi svi porezni obveznici morat platiti i to je jedan veliki problem i nemojte to ignorirat, to je jako veliki problem, meni je interesantno kako mediji još uvijek to nisu, evo ga čak i SDP koji ima neki kontakt s medijima nije uspio nametnuti ovu temu, evo malo kolegice Glasovac potrudite se da to ipak dođe do medija jer ovo je jako, jako veliki problem, ja sam ovo već govorio. I ja neću dugo govoriti, ja ću samo još jednu temu, nemojte ministrice zamjeriti, ništa nije osobno, ali s obzirom da ste ministrica ja moram ovo reći, dakle meni je došao u ruke jedan dokument, to je porezno rješenje, porezno rješenje, dakle gdje je Ministarstvo financija, Porezna uprava Područni ured Zagreb, bla, bla, bla, poreznom obvezniku Sveučilišta u Zagrebu, tada je to bio Trg maršala Tita 14, utvrđuje se obveza poreza i drugih javnih davanja za razdoblje oporezivanja i onda tu kaže na stranici 23, uvidom u knjigovodstvenu i poslovnu dokumentaciju tijekom nadzora utvrđeno je da je porezni obvezniku 2012. godine isplatio autorske honorare zaposlenicama Divjak Blaženka prorektorica za studente studij, dakle kaže dalje ja malo preskačem, Divjak Blaženki isplaćen je autorski honorar u iznosu od 5.652,50 kuna za pripremu istraživanja procjene potreba studenata za podrškom, malo krivo piše, tijekom studiranja i osmišljavanje online tečaja o strategijama učenja studenata u okviru projekta Fonda za razvoj sveučilišta. Divjak Blaženka je zaposlena kao prorektor za studente i studije, njeni poslovi su briga o poslovima Središnjeg sveučilišnog ureda za studije i studente, prema tumačenju Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, aktivnosti izvršavanja projekta nisu autorska djela i poslovi su struke.

Dakle, po autorskim ugovorima je isplaćivan novac za ono što je ona već bila plaćena. I mi govorimo o školi za život. Kako će ministar koji duplo uzima novac od države, dva puta, ministrice, ovo nije smiješno ministrice, ja znam da vi često nabacite taj svoj osmijeh, imate stvarno lijepe zube, evo morat ćete mi preporučiti zubara, dakle ali ovo nije smiješno ministrice, nije smiješno, dakle vi ste dva puta plaćeni za isti posao. I onih 6,5 milijuna kuna nije smiješno isto, to su greške koje napravi u životu, a kobne su i to je loše. I to je loše da ministar ovo napravi, jako loše ministrice, jako loše. Držite još malo osmijeh, ajd da vidimo. Zanima me jeste li taj novac vratili? Evo to je pitanje koju hrvatska javnost zahtijeva. Jeste li taj novac vratili jer Porezna uprava je rekla jasno i glasno? Znači 18, 19.000 kuna evo to je pitanje koje ja upućujem vama. I isto što je sa tih 6,5 milijuna kuna. I reći ću vam još jednu stvar, vi znate da sam ja bio ovdje vaš kritičar mnogo puta pa ću biti i danas, dakle pitao sam vas jedanputa da mi je smiješno plaćanje reklama na radiju i televiziji za „Školu za život“ kako ste vi nazvali i smiješno je ministrice. Zbog toga je ministar Pavić zamalo i nadrljao kada se je pročulo da on plaća reklame protiv referenduma o reformi mirovinskog sustava. Vi također jednu reformu, ja ne znam to je van pameti, da država troši odnosno da vi trošite milijuna kuna, milijuna kuna i eu novac kolega je naš novac jesmo mi platili EU taj novac u konačnici. Nije taj novac u EU došao po duhu svetom, nije to mana koja pada s neba, to je novac koji smo mi uplatili u europski proračun, dakle opet naš novac. Pitajte premijera odnosno predsjednika Vlade Andreja Plenkovića jesmo li mi punopravna članica EU, jeli to naš novac, naš je novac. Dakle smiješno je da se plaćaju reklame i da se promovira bilo koji zakon, bilo koja reforma, pa čak i kurikula. I završit ću ovu svoju raspravu, znam da vas to smeta i da niste uspjeli naučiti to, nije kurikuluma nego kurikula i bez obzira što protiv vas osobno gospođo Divjak nemam ništa, drago mi je da je vaš ovo bio prvi i zadnji mandat kao ministrice i drago mi je da vaša stranka gotovo više ne postoji i baš me zanima s kim će naš predsjednik Vlade, ako ne budu prijevremeni izbori odnosno ako ne naprave u petak koalirati jel. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Zekanović u svojoj raspravi povrijedio članak 238. Poslovnika, išao je ad hominem na ministricu spominjavši njezin izgled i što bi trebala napraviti po pitanju svojeg izgleda. Mislim da je svakako neprimjereno i predlažem, naravno vaša prosudba, mislim da je to za opomenu, da ga se opomene za ubuduće. Zahvaljujem poštovani kolega Batinić. Jednim dijelom ste u pravu, ali kada bi na taj način cijenili svačiju raspravu onda bi mogli samo izricati opomene, tako da mislim da nije povrijeđen Poslovnik.

Kolega Zekanović, vi ste replicirali kolegi Batiniću tako da molim vas nemojte zloupotrebljavati ubuduće institut povrede Poslovnika. Prelazimo na sljedeću raspravu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče, poštovana ministrice, poštovani potpredsjedniče Vlade, kolegice i kolege malobrojni u ovom Saboru. Klub HDZ-a kao i Vlada prije toga odbacuje navode iz podneska oporbenih zastupnika, odgovornost za štrajk kao i primjedbe na reforme sustava obrazovanja. Dok sam drugi put slušala kolegicu Glasovac, činilo mi se da postoje subjektivni dojmovi za pokretanje ovog oporbenog prijedloga. Činilo mi se, to je moj subjektivni dojam sada, da se ovdje radi o nekim narušenim odnosima između kolegice Glasovac i ministrice, koji su ispočetka obećavali biti idilično odnosno obećavala se suradnja, a onda je ona izostala i čini mi se da je cijela ova rasprava sada zbog toga. Ako sam pogriješila, vi me ispravite, ali na temelju vaših rasprava koje sam pozorno slušala, čini mi se da sam u pravu. Kad sam čitala ove materijale, prva pomisao mi je bila da o ovoj točci mogu govoriti iz nekoliko različitih, ali vrlo autentičnih pozicija. Primjerice, odnedavno sam zadužena u Saboru za Odbor za znanost, obrazovanje i kulturu, te iz te pozicije sada govorim o ovoj točki. Dakle, slijedom te funkcije. O temama koje se tiču sustava odgoja i obrazovanja, jednako tako, mogu govoriti i iz pozicije roditelja dvoje učenika, djece školske dobi. O problematici obrazovnog sustava, odnosno znanstvenog sustava, također, mogu govoriti i iz perspektive sveučilišnog profesora. I naposljetku, isto tako, o ovoj temi, dakle problematici odgojno-obrazovnog sustava mogu govoriti kao saborska zastupnica jer je ovo politička govornica i to bi zapravo bio najjednostavniji govor iz jednostavnog razloga. Za njega ne trebaju dokazi i često je dovoljno ono što viđamo i što smo viđali prije i što ćemo viđati ubuduće, malo povisiti glas, dodati koju retoričku figuru, podbosti suprotnu stranu, baciti ono, kako se kolokvijalno kaže, kost i eto nama recepta što se obično naziva dinamična saborska rasprava. To je zaista stvarno najlakše i zato neću ići tim putem kao moji prethodnici. U ovom prijedlogu oporbenih zastupnika na račun Vlade i članice Vlade, odnosno resorne ministrice, stavilo se nekoliko primjedbi i sukus tim primjedbi, zapravo, kad pozorno pročitamo i proučimo sve materijale i napravimo analizu, te primjedbe trebaju biti adresirane na neke prethodne Vlade ili na neku prethodnu Vladu. Zašto? Iz niza razloga. Trebalo bi imati u vidu nekoliko činjenica. Prvo, nezadovoljstvo, dakle, primjer, sad sam na primjedbi o štrajku. Nezadovoljstvo i osjećaj nepravde koje s pravom osjećaju djelatnici odgojno-obrazovnog sustava odnosno osjećali su, a koji su kulminirali štrajkom, nisu od jučer i skupljali su se niz godina. I drugo, nakon što je Vlada učinila poboljšanja radno, materijalnog i pravnog statusa djelatnika u sustavu odgoja i obrazovanja, osim plaće koja je odmah vidljiva i to je jasno, ostali dijelovi tih poboljšanja nisu vidljivi odnosno ne vrednuju se odmah. Naravno, budimo objektivni jer samo tako se govori na adekvatan način. Ima toga što treba mijenjati u sustavu odgoja i obrazovanja i znanosti i ima toga dosta i to ne treba osporavati i to nemam ni namjeru osporavati. Isto tako, opet objektivno govoreći, treba reći da je ova Vlada i resorno ministarstvo, kolokvijalno i metaforički rečeno, zagazila u to i počela čistiti nagomilane probleme i vidjeli smo mnoge probleme, do jučer i problematični sustav plaća, nepravedno zaostajanje djelatnika u odgojno-obrazovnom sustavu, pa i zapostavljen sustav nastavnika. Ali, dopustit ćete mi da kažem, za mene osobno iz svih ovih perspektiva koje sam prethodno nabrojala, najveći izazov započetih reformi, ove, ali i svake sljedeće, mora biti najbanalnije i najjednostavnije rečeno, poboljšanje znanja i vještina učenika, kako bi bili konkurentniji na tržištu rada i kako bi bili zaposleni, bilo samozaposleni, ako se školuju za takvu vrstu zanimanja, bilo ako završe fakultet da onda to nije hiperprodukcija tih zanimanja, nego da je i znanstveni sustav usklađen s tržištem rada. Isto tako, cilj reforme trebao bi biti znanost i istraživanja bez utega hiperbirokracije i administracije. Koliko je ova Vlada i resorno ministarstvo uspjelo na tom putu, vrijeme će pokazati. A zašto kažem da će vrijeme pokazati? Iz jednostavnog razloga, istraživanja i to recentna istraživanja kažu da rezultati bilo koje reforme, uključujući i obrazovnu, prema stručnoj literaturi nisu vidljivi odmah, a doživljeni od onih koji se tiču, također, nisu odmah. Dakle, minimalno treba proći 4 godine do maksimalno 10 godina, što će reći da uspješnost odnosno neuspješnost, pardon, sad je već blizu ponoći pa sam jako i umorna, naših učenika na međunarodnim testovima znanja ili državnoj maturi je odraz stagnacije već niz godina i to objektivno govoreći, nije zasluga ove Vlade, ali upravo su ti, ne tako dobri rezultati znak da je potrebno ići u reforme obrazovnog sustava i zato će, primjerice 2024. biti potrebno provesti analizu i evaluaciju sada ove reforme, odnosno učinaka ove reforme koje sada provodi ova Vlada i onda će se moći argumentirano odgovoriti na adekvatan način bez upotrebe govora mržnje koji sam nažalost ovdje osjetila u sabornici uz ispriku onim zastupnicima koji to nisu koristili. Ono što je bitno reći da je ministrici oporba dala jednoglasnu podršku. Ja sam zapisala kako ste rekli. To znači da su razlozi neke dublje prirode, a možda i zato je došlo do ovog prijedloga oporbe, ja zaista ne mogu ulaziti, ali iskreno ne znam kronologiju tih odnosa i stvarne razloge, ali osjećam dosta subjektivnosti u ovom svemu glede primjedbi oko štrajka koje ste stavili. Znači to je rekao i premijer prethodno i ministrica. Pa štrajk je ponajviše bio usmjeren na nezadovoljstvo plaćama u odgojno obrazovnom sustavu i zato je došlo do kompromisa Vlade te znamo da će u slijedećih 12 mjeseci biti rast osnovice od 6,12% te rast koeficijenata za složenost poslova odnosno dodataka za 6,11% Ali nije nebitno ovdje spomenuti da sve bude korektno da tijekom i nakon štrajka Vlada nije posezala ni za kakvim represivnim mjerama zaustavljanja štrajka, a mogla je primjerice ne platiti dane ili pokrenuti postupak utvrđivanja nezakonitosti štrajka. Isto tako, proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja ova Vlada je povećala za 35% To je činjenica. Nastavnicima je također osim plaće bitno vratiti status koji su oni u prošlosti imali u društvu i to je jedan od ciljeva Vlade da se kroz razne mjere vrati ugled tim, ali ne samo ugled nego i pozitivna percepcija za to humano i važno zvanje koje oni zapravo uistinu i zaslužuju. Nastavnici su se također ovoj Vladi odnosno resornom ministarstvu bili požalili na količinu administracije kojom se moraju baviti što je rezultiralo izmjenom 5 pravilnika da ih sad ne nabrajam kojih. Zakon o odgoju i obrazovanju mijenjao se 2014. godine nakon donošenja strategije obrazovanja znanosti i tehnologije. To je činjenica. U tim izmjenama je iz nekog razloga izostalo to implementiranje tih provedbenih mehanizama i to smo čuli. I tek se 2018. izmjenama osigurala podloga za to. I sad metaforički rečeno za sve one koji nisu u meritumu. Jel vi idete na putovanje bez da ste kupili kartu ili osigurali ili rezervirali smještaj ili osigurali novac za to putovanje? Pa vi ćete odgovorit odnosno svatko normalan će reći pa ne ide se na takvo putovanje inače je to stihijsko putovanje. A zapravo reforma obrazovnog sustava što drugo nego putovanje na jednu zamišljenu ali nepoznatu destinaciju i bez potpune sigurnosti kako će se nakon toga nakon toga to putovanje završiti. U važne procese ne ide se bez strategije i tim više jer se rezultati toga vide tek naknadno. Kao što sam rekla povećanje plaće se vidi odmah, ali znanje jedne generacije se ne vidi za jedan mjesec kao povećanje plaće, čak se ne vidi ni za jednu godinu nego se tek vidi nakon jednog obrazovnog ciklusa. Što će reći da npr. prije 5 ili 10 godina ako nisu bile osigurane neke financijske ili strateške ili zakonodavne podloge za reforme obrazovnog sustava, sada budimo realni pa recimo, snosimo posljedice. I isto tako budimo realni pa recimo da će rezultati sada započete reforme biti vidljivi za nekoliko godina kao što sam i prethodno naglasila da ne bi bilo pogrešnih interpretacija. Primjerice, postavljaju se pitanja zašto hrvatski učenici moraju više učiti od kuće ili ići na instrukcije pod uvjetom da roditelji imaju novca da plate te instrukcije, zašto kod nas je u odnosu na neke druge europske zemlje lošiji rezultat na državnoj maturi ili na nekim međunarodnim testovima? Pa, jedan od odgovora je također treba biti obuhvaćen ovom reformom i obuhvaćen je, kod nas osnovnoškolski sustav prosječno traje 473 sata godišnje dok u EU taj je prosjek 748 sati godišnje i naravno da njihovi učenici ostvare bolje rezultate. A baš brojna istraživanja pokazuju što? Da broj obaveznih sati u školi izravno utječe na uspješnost učenika. U reviziju sustava, dakle moram ponoviti, da je Vlada išla s ciljem prvo da poboljša sustav odgoja i obrazovanja, materijalno pravni status nastavnika i prije svega učenika. U ovom trenutku taj proces nije završen i ne može se vrednovati, kao što sam već više puta rekla, ali postoje činjenice. Jedna od činjenica je rast plaća nastavnika. Druga od činjenica je mogućnost nagrađivanja, treća je osiguravanje primjerenog okruženja tj. bolji materijalni uvjeti i četvrto zadnje ali i te kako bitno, osiguravanje statusa službene osobe za nastavnike što im poboljšava sigurnost na radnom mjestu i što je preventivni alat. Kad govorimo o učenicima primjerice o strukovnom obrazovanju učenika, misija i cilj trebaju biti samo jedni. Povezati strukovno obrazovanje s tržištem rada i to je to. Da nakon završene strukovne škole ti mladi ljudi lakše osiguraju svoju egzistenciju, da se zaposle i samostalno rade, a isto vrijedi i za visoko obrazovanje. Ako pak govorim iz pozicije roditelja onda ću reći da bez obzira tko je na vlasti, a tko je u oporbi ne volim kad se preko djece netko s nekim razračunava i dobiva javnu pozornost. A glede učenika, pa možemo predložiti mogućnost da učenicima srednje škole primjerice se postavi pitanje i da oni kažu što ih najviše opterećuje u nastavi. Ako ikada postignemo da u skoroj budućnosti djeca ne moraju biti skupljači petica bez mogućnosti da pokažu svoju kreativnost onda po mom skromnom mišljenju idemo u pravom smjeru. Neću imenovati ni jednu državu, ali neke države koje visoko kotiraju na međunarodnim testovima, a čemu i mi težimo, zamislite u osnovnoj školi gotovo da i nemaju domaćih zadaća, nemaju ocjena za one malene đake od 8 ili 9 godina jer ta dječica zapravo i trebaju još biti zaigrana i neopterećena teretom ocjena. A čak sa 16 godina pišu prve testove onda kad su već ozbiljni i kad su zreli i kad im počinje jedna ozbiljnija faza života, a onda njih 2/3 upisuje fakultet. Što je najveći postotak u svijetu, a nakon fakulteta nalaze posao, a njihovi nastavnici imaju plaće malo veće od prosječnih.

Dakle, prvo što želim naglasiti da smatram sramotnim da se ova rasprava odvija u kasne noćne sate. Profesori i učitelji nas gledaju, ako će sutra biti neispravljenih testova, evo, imaju opravdanje. Dakle, ovo što ćemo danas iznijeti smatram da nije kritika i tako ćemo postaviti dakle svoju raspravu kao osobi, kao ženi, kao profesorici i znanstvenici, kakva vam vaša stranka želi imputirati, dakle ovo je kritika vašeg rada kao ministrice, ne kao znanstvenice. Dakle nećemo nijednom riječju govoriti o vama kao znanstvenici i kao profesorici. Milan Kujundžić je možda dobar i vjerojatno je dobar liječnik, ali kao ministar nije. Davor Šuker je sigurno odličan nogometaš, ali kao predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, veliki upitnik. Dakle, budući da ste vi svaku našu kritiku vaše reforme smatrate kao napad na sebe kao osobu, smatram da sam na početku ovo trebao iznijeti. Most nezavisnih lista je prvi zatražio vašu ostavku, bili smo zloguki proroci, prvo zbog kašnjenja u nabavi udžbenika, kasnije se dogodilo nepravilnosti u procesu javne nabave udžbenika za Školu za život, tu smo izgubili 6 milijuna i 400 tisuća kuna. O tome je već bilo riječi. EU je odlučila da neće refundirati dio iznosa utrošenog za te stavke. Nakon toga je gđa. Lidija Kralj dala ostavku, ne znamo da li zbog toga, a vi ste se vrlo malo oglasili oko te činjenice i to da je zapravo jedna od glavnih osoba iz vašeg ministarstva dala ostavku. Ja sam i u svojoj replici dakle, koristio dakle, Facebook grupe Školska zbornica i treba reći da stvarno bez tih grupa vrlo teško bi znao što se trenutno događa u zbornicama i kad je prije otprilike godinu i pol, dvije godine, sazvan skup Školska zbornica, onda smo se ja i kolegica Sonja Čikotić tamo pojavili jer su dobili političari poziv službeni da se tamo pojave, mi smo bili jedini saborski zastupnici koji su se pojavili i tamo smo zapisivali pitanja koja su oni u svojoj raspravi postavljali i onda smo mi ta pitanja vama postavljali kao zastupnici. Jedna od tih pitanja je bila i kampus Borongaj. Dakle, vi ministrice, znate da sam vam ja postavio to pitanje i ono što mogu reći da ste vi jedna od rijetkih ministrica koja odgovara na pitanje, a jedna od tih pitanja je bilo što je sa jednom od najvećih investicija u obrazovanju, kampus na Borongaju i vaš odgovor je dakle, bio, da se vi time ne bavite, dakle, zapravo ste priznali, dakle u vašem odgovoru da od toga ništa. Prosvjed zbog materijalnih prava učitelja, profesora se istodobno pretvorio u prosvjed protiv vaše reforme. Ona nije uspjela, dakle profesori se ponižavanju skupljanjem značkica, o tome je već bilo riječi, rješavanju lumena, a na grupama dakle Facebook je lumen postao predmet sprdnje među profesorima i to je gola istina. Ne postoji nikakvo metodološki ispravna evaluacija Škole za život koja bi pokazala koliko je reforma uspješna ili neuspješna. Nije se provela nikakva relevantno istraživanje na tu temu, dakle, i u vašem ... [[Govornik se ne razumije.]] stječe se dojam da prije vaše reforme u nastavi nisu korištena suvremena pomagala, tehnike grupnog projektnog rada, a ciljevi reforme su bili da se učenike nauči misliti, rješavati probleme, ali se to nažalost nije dogodilo. Nema brojke kojima se to može dokazati. Sjećam se kada je premijer Orešković govorio za ovom govornicom dajte mi brojke. Za korjenite promjene bitni su zahvati u sustavu obrazovanja u većoj mjeri izbacivanjem faktografskih podataka koja djeca moraju učiti i znatno više projektne i praktične nastave. Baš ovih dana, famozni tableti stižu učenicima u ruke. Učitelji smatram nisu dovoljno obučeni kako će ih koristiti u nastavi niti se za njih postoji široki spektar materijala. Nagrađivanje učitelja sveli ste na uzak broj ljudi i to samo na one koji aktivno sudjeluju u vašoj reformi. Oni učitelji koji nisu u vašoj reformi nemaju mogućnost za napredovanje. Imamo tablete u školama, ali nam zato u nekim školama žbuka pada po učenicima, kao što je npr. škola u Donjem Miholjcu za koju sam na proračun tražio dakle da se obnovi i koje ministarstvo odbilo. Profesori informatike imaju dodatne komplikacije s osiguravanjem wi-fi signala i održavanjem sustava u školama i to im nije plaćeno iako smo prije godinu dana s ove govornice tražili da se napad na profesore i učitelje okarakterizira kao napad na službenu osobu, to ste učinili tek na pritisak učitelja i profesora. Još uvijek se ne zna što se sa zakonom o prosvjetnoj inspekciji, o tome smo prvi progovorili. Zbog čega učitelji i nastavnici koji su na zamjenama, zbog čega ih se odjavljuje za vrijeme praznika a i zbog čega oni zapravo i onda kada prođu praznici, opet se ih dakle primi u školu, dobivaju plaću kao i ostali profesori? Ministrice, je li u vašoj primisli uvođenja male mature kako učenik koji je vrsni matematičar ili kemičar, ne bi ostao kratkih rukava zbog trojke ili četvorke iz nekog drugog predmeta što se sada događa? Šta je Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju koji po svemu sudeći ide po degradiranju struke odgojitelja i zašto se dakle, taj zakon još nije ovdje stupio, dakle nismo o njemu raspravljali ali ono što smo mogli vidjeti je da se želi povećati pedagoške norme za predškolski odgoj i obrazovanje. Meni osobno je vaša najveća greška izostanak dijaloga sa strukom, predstavili ste svoju reformu kao svoju, išli ste brzopleto u nju kako bi mogli dovršiti dakle svoj projekt do kraja vašeg mandata koji uskoro ističe i zbog toga svi dionici obrazovnog procesa od učitelja, profesora, roditelja i djece pate. Nakon vas će ostati jedan PR balon sapunice koja će se rasplinuti kad vi više neće biti ministrica a novac koji je potrošen, bit će bačen u vjetar. I na kraju samo jedan mali detalj o neradu i o propustu vašeg ministarstva a to je da je stigla dakle, da sam u posjedu i da sam razgovarao s tom gospođom, sa jednom gospođom koja radi u zagrebačkoj osnovnoj školi koja je kuharica, koja je bila seksualno zlostavljana u svojem radu i koja ima pravomoćnu presudu da se to dogodilo. Dakle nema više žalbe, pravomoćna presuda je da je djelatnik koji radi s njom u školu, da ju je seksualno zlostavljao. Ona se vratila na posao nakon bolovanja međutim taj gospodin koji je to radio je ostao raditi zajedno sa njom, zlostavljanje seksualno je prestalo ali je ostalo verbalno. Ona mi je rekla da je pisala vašem ministarstvu ali očigledno ravnateljica ne želi smijeniti svoj kadar i žena i dalje na neki način trpi. Dakle ne vjerujem da ste to namjerno napravili ali kaže da vam je pisala da se to riješi, s obzirom da ste podržavatelj Istanbulske konvencije, a ja npr. nisam, mislim da je u redu da to sredite. Zahvaljujem. Kolega Slaven Dobrović.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovana ministrice sa suradnicima, poštovane kolegice i kolege. Probat ću u polovici ovog izlaganja nešto adresirat se, više šuta reći o čemu se ovdje radi zapravo i probati samo podsjetiti nas ovdje nekoliko i javnost koja gleda i koja će gledati što se napravilo. Prije svega, koja se ovdje poruka šalje? Barem kako ja ovdje vidim. Nemojte ništa mijenjat, sve ćemo vam oprostit ali uspjeh ikada. Naš najgori ministar makar ga i smijenili je bolji od bilo kojeg drugog jer sve što tuđe, ne valja. Ajmo se politički pozicionirat, idemo ulovit neki vlak, neki bod bez obzira o čemu se radilo. Puno se puta prigovara Vladama, ovoj Vladi, svim Vladama kako ne prihvaćaju se prijedlozi oporbe no u isto vrijeme, teško je čuti oporbu kako prihvaća rad pojedinih ministara što će reći samo se kolo okreće. Kaže napada unatoč potpori javnosti, 81% su ili preko 80% roditelja, itd., ne unatoč nego zbog toga jer kažem još jednom, sve ćemo oprostiti, uspjeh ne. Pa ako netko ima potporu javnosti, to nije dobro, nije dobro za naš politički cilj, nije dobro za našu političku borbu, rejting i sve ostalo, idemo to osujetiti na koji god način. To je strategija koja se manje-više svi i s jedne i druge strane su se služili i služe, ne kažem ništa da je bilo bolje i kad je bilo obrnuta situacija.

kolega Batinić, ispričavam se, malo stanite. Kolega Čuraj i kolega Bulj ja bi vas lijepo molio da ne ometate kolegu Batinića dok raspravlja, izvolite kolega Batinić. Hvala lijepa. Naš narod ima onu uzrečicu važno je što se kaže, ali jednako tako ne treba ni zanemariti tko to govori, tko to kaže. Pa evo kolegice Glasovac vi ste kritizirali i spominjali g. Nenada Bakića i spominjali ste, asocirali ste na neke koruptivne radnje da bi se vaš predsjednik, strateg, pretendant na premijersku funkciju g. Bernardić, bio je, ne znam dal je bio pozvan il se sam pozvao na promociju mikroračunala i automatizmom podržao taj projekt, kao da ga hvali. E sada, vas mogu razumjet u jednome dijelu nije u mojoj maniri, međutim kad sam kazao da je važno obratit pozornost tko govori nešto ja bih vas samo podsjetio na ono što je bilo, jeste da je bilo koncem prošle godine u stvari koncem 2018., kad se govori o odnosima vas u SDP-u, znači tvoraca ovoga akta koji nema sadržaja, koji odbijamo, odbijamo. Samo bih vas podsjetio, a to se radi upravo o tome kad sam spomenuo u raspravi vi ste mu pisali uradak, vjerojatno po partijskom zadatku i tu ste spomenuli neke i netočne podatke. Ja se ispričavam ako je tako, međutim branili ste i njega kad je govorio. Znači ovako, iako su vaši članovi istaknuti kazali da je ova, ovo pitanje povjerenja pase. Da vam nekima članovima vašim nije jasno zašto se to radi, pa i novoizabrani predsjednik Milanović je kazao da je reforma dobra iako nije bio vaš kandidat, nego ste ga vi samo podržali. To samo govori o vašem predsjedniku stranke i odnosu unutar SDP-a. Ali isto tako kolegice Glasovac tu se u, na svojim, na društvenim mrežama objavili i tzv. citirat ću životni ili ratni put svojeg predsjednika stranke, to govorim da bi građani koji prate, kad su slušali gospodina Bernardića o njegovoj uvjerljivosti, o njegovoj vjerodostojnosti, kad ste kazali kako je ne znam 20 godina društvenog volonterskog angažmana, o njegovim političkim aktivnostima, e sad kaže, uvijek je bio na nekim funkcijama. Tko ga je stavljao? Bandić, Brunić i Milanović. Iako sam od Bandića čuo prije nekih 4, 5 godina veli to su sve moja djeca. Isto tako, ono što je isto bitno za spomenuti da ga se okarakterizira kao nositelja, kao nositelja ovog prijedloga za iskazivanje nepovjerenja, kaže njegov smisao, njegov životni moto, sve za fotelju, fotelju ni za što, tko ga ne zna skupo bi ga platio. Nije u mojoj maniri, nije moj način, nije moj način, međutim ponavljam naš narod ima uzrečicu, bitan je sadržaj ali je jednako tako ne manje važno tko to govori, tko to govori. Što se tiče nekih vaših navoda gdje fabricirate neke podatke, gdje se niste niti udubili u sadržaj, u meritum, u meritum stvari. Hvala, HNS naravno da ne može podržati vaš prijedlog za iskazivanje nepovjerenja, a to ćemo vrlo jasno pokazat na glasovanju, a više u pojedinačnoj raspravi. Zahvaljujem. Imamo povrede Poslovnika, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Poštovani kolega Gromja? Hvala. U ime Kluba zastupnika GLAS-a poštovana kolegica Anka Mrak Taritaš, izvolite.

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi potpredsjedniče Hrvatske vlade, poštovana ministrice Divjak sa suradnicima, dakle 16. siječanj mi smo još uvijek u saboru, ja moram priznati obzirom na kasno vrijeme, bez obzira kako se to vama činilo, nas ima tu po priličnom broju. Prema tome, to što tu vi mislite da je malo tome baš i nije tako. Dakle, apsolutno nas ima u dosta velikom broju obzirom na sate i ja ću djelomično svoj govor čitati ne želeći nervirati kolegu Batinića ali obzirom da je ovaj kasno bit će mi i lakše da dijelove neke pročitam. Pa ću za uvod reći slijedeće. Još prije rođenja Krista stari Rimljani su u svom pravu definirali pravilo koje danas znamo pod nazivom Katonovo pravilo, a koje nam govori da ono što je ništavno u trenutku svog nastanka ne može postati valjano protokom vremena. Ili kako se to u ovom našem dijelu svijeta glasovitom rečenicom formulirao Baltazar Bogišić, što se grbo rodi vrijeme ne ispravi. To je nažalost slučaj i s vašim mandatom odnosno s poslom gospođe ministrice Blaženke Divjak. Mi ovdje raspravljamo o ministrici Blaženki Divjak i o njenom radu. Gospođo Divjak niste imali šanse, sve zajedno što ukrivo krene ne može se ni ispraviti. Vi ste svojom voljom ovu funkciju preuzeli u trenutku stvaranja jedne trgovačko klijentelističke koalicije i vi ste poslužili ko smokvin list za prave namjere i pozadinske dogovore zbog kojih je ta i koalicija nastala. Bilo je potpuno jasno i onima koji vrlo malo prate i razumiju hrvatsku politiku da niste imali šanse nešto ozbiljno napraviti nakon evo 2,5 godine mandata, to je tako. Pri tom bih ja podsjetila već prvi korak, kad smo vidjeli prvi korak bilo nam je sve jasno i da ono malo nade da će se ipak nešto dešavati da nas ostavi. To je bilo imenovanje ekspertne radne skupine koji se, to se prvo pretvorilo u politički skandal onako srednjeg intenziteta, a i onda u klasični trgovački dogovor sasvim u skladu s koaliciju kojem vi pripadate. Ja sam pažljivo slušala prije mene u ime kluba HNS-a govorio je gospodin Čuraj i on je jasno pokazao i rekao HNS, dakle to što se pokušava reći da ste vi nestranačka, to jednostavno nije tako. Ali manimo na stranu. Ajdemo mi vidjeti zašto je uopće pokrenut vaš opoziv, zašto se to uopće pokrenulo, koji su to bili razlozi, koji su to bili argumenti. Te argumente, naravno oni koji pokreću će argumentirati sa svim elementima koje ima zašto se u to krenulo, vladajući će to braniti, a glasanje će biti u petak i ja moram priznati bit će zanimljivo to glasanje i tu ću završiti ovaj jedan tako politički osvrt. Tu su bile neke najave iz kluba HDZ-a da će neki podržat, neće podržati, ali petak je jako daleko. Mi koji smo u ovom Saboru i provodimo i dane i noći znamo da se često u raspravi kaže jedno, zalaže za jedno onda dođe trenutak glasanja i onda vam je stranačka stega jača od bilo čega drugog. Bit će zanimljivo i koalicijski partner gospodin Bandić koji je koalicijski partner i HDZ-a i HNS-a kako će on obzirom na sve ono što je rekao i to nije bilo ugodno slušat, nije bilo ugodno slušati meni, a vjerujem još manje da je gospođi Divjak bilo ugodno slušati vama, kako će tamo ti njegovi žetončići iako ja svaki put se onako malo naježim kada kažem riječ žetončići, ali on je to upotrijebio, prema tome ja samo ponavljam ono što je gospodin Bandić rekao. Kada uđete u bilo koju reformu to nije jednostavan posao, ajmo biti pošteni, nije jednostavan posao svi se zalažu u startu za reformu, ali ne baš u mom dvorištu i ne baš sada i ne baš na takav način. I jednako tako reforma vam čini tri stvari, čini vam sadržaj, čini vam sredstva, dakle uvjeti i čine vam ljudi. Možete imati najsavršeniju ideju ako nemate ljude koji će to provoditi, džaba krečite. Ajdemo sada malo korak po korak vidjet o čemu zapravo ovdje govorimo.

Dakle prvo je cjelovita kurikularna reforma, svi smo se ovdje složili da je ona okljaštrena i da ona više ne postoji. I probajte objasniti, dakle ona se naravno mora realizirati u etapama, mora se realizirati u fazama, ne može se realizirati odjedanput i da ste vi to tako krenuli vjerojatno ovdje ne bi o vašem opozivu i govorili, ali to jednostavno nije tako. Ona je propala i taj propast cjelovite kurikularne reforme ide vama na dušu i vaše reference poštovana ministrice Divjak. Naravno, treba uvijek malo razmisliti o tome kako se pokazuje rad. Ono što su svi prije mene rekli, a ukazali su da jednako tako ne mogu izbjeći a ne ukazati na činjenicu tog vašeg jednog PR-a koji je onako bi ona razini jedne male škole i koji vas je naučio da probate ponavljati određene rečenice, da one budu umjetne, jer ako ponavljamo dovoljno neke rečenice onda one postaju stvarnost, a to moramo priznati i da je nekako pristojne ljude u ovoj zemlji malo i vrijeđalo i dodatno iritiralo. Ajmo malo o novcima na kojima se nije štedilo i ne mislimo da se i treba štediti ako znate ideju i ako znate cilj, ali je jako zanimljivo da kada ste radili javnu nabavu da ste tu malo kada je riječ o nabavi udžbenika za Školu za život, pa Virtualnim učiniocima, pa da ste malo zapackali cijeli taj postupak, pa da je zbog nepravilnosti u provedbi EU odbila sudjelovati u dijelu troškova kako je onda bilo pa je tako 6,4 milijuna pali na teret državnog proračuna. Inače je ta javna nabava nekako okarakterizirala u vašem mandatu i rad vašeg ministarstva i pokazala se dosta neuspješna, dosta traljava i u jednom trenutku je Škola za život, za koju ste se vi tako jako zalagali i ja mislim da neko kada radi jedan posao mora se zalagati za njega jer ako vi u to ne vjerujete kako ćete uvjeriti nekog drugog, ali da se je to nekako svelo na nabavu gomile računala, da ne kažem tableta, koji je odmah u početku su se osramotili svojom kvalitetom, da ne kažem da je tad i klimatske promjene bile krive za to jer su bili nekakve velike kiše u Kini, pa je dobavljač bio iz Kine, pa je onda bilo u kontekstu toga sve krivo, a zapravo je riječ o šlamperaju, ajmo reći da je riječ o šlamperaju i da je to tako. Dolazimo do strukovnog obrazovanja, ja vas tu samo moram podsjetiti da je HOK upozorila ministarstvo da je dovelo u zabludu i roditelje i učenike i potencijalne poslodavce, obzirom da se obećavalo svašta, a od toga se nije realiziralo ništa. I u ovom slučaju gospođo ministrice vi ste propustili shvatiti da dječji PR nije sadržaj. Ministarstvo kojem ste vi na čelu se prvenstveno treba temeljiti na sadržaju. Sada dolazimo do vašeg odnosa sa sveučilištem, tu je bilo i vi ste već i odgovarali na neke replike koje ste dobili, ali tu ima niz stvari od nikad objašnjenje zabrane zapošljavanja i napredovanja, preko dosta neuspješnih upravnih nadzora, pa sve do nepotpisivanja programskih ugovora tako da u tim odnosima između ministarstva i sveučilišta, na naše iznenađenje vlada kaos. Bilo bi za očekivati da tu nije tako, no nažalost tu vlada kaos. I dolazimo naravno do nekako krune vašeg mandata i razloga zašto je zapravo i došlo do zahtjeva za smjenom, a to je bio veliki štrajk u školama. Ja moram priznati da mi je bilo žao, žao mi vas je bilo gledati, ja sam bila u jednoj Vladi nekakva ministrica, pa otprilike i znam da to baš i nije tako najjednostavnije, ali u najvećem jeku tog štrajka ostavljeni ste sami, kad je to bilo sve zajedno, taj mučni štrajk koji zaista je izazvao nelagodu među svima nama, vi ste bili isključeni od Vlade u kojoj ste tobožnje sjedili, bili ste prezreni i od učitelja koji su se opravdano osjetili namagarčenim i prevarenim i jednako tako se je pokazalo gdje, gdje ste krenuli i gdje ste zapravo već od starta niste imali šansu da ta priča završi dobro, da ponovim ono „što se grbo rodi vrijeme ne ispravi“ I vi, i kao i ja znamo da Škola za život nije cjelovita kurikularna reforma, koji je njen mali dio, teško je više sad uopće definirati i odgovoriti na to sve zajedno, ali ono što znamo da je zbog štrajka za koji nije odgovornost na vama, odgovornost je na premijeru Plenkoviću koji se je tvrdoglavio i nije želio sjesti za stol s ljudima koji su mu došli pred Banske dvore ili na Trg sv. Marka 1 i tražili da se sjedne za stol i razgovara, tako da je tu, odgovornost je na njemu, ali na vama je odgovornost kvalitete obrazovanja koju će ove godine učenici dobiti. Nešto što je bilo za očekivati da bude prinešeno našoj pažnji kako to zna reći g. Plenković je rezultati na maturi ove godine. I kad pogledate rezultate na proteklih 4-5.g. na maturi, ove godine su, pad mature, govorimo o prošloj školskoj godini naravno, je otprilike 1000 maturanata palo, godina prije toga je bila 500, iza toga je bilo 200 do 300, tu se nešto desilo, to je bilo vaš zadatak i vaša odgovornost da analizirate što se je desilo, dakle mogli su se desiti vrlo jednostavni scenariji, kao što ste vi rekli, ja ovaj nisam možda dovoljno kompetentna da to govorim, ali imam nekakva iskustva, pa mogu reći, scenarij može bit slijedeći, da se djeca, dakle da jedna grupa obrazuje, a da ona grupa koja pitanja za maturu slaže, uopće ne gleda na način što je bilo u programu ili ne znam šta je drugo moglo biti, to je bila vaša uloga i vaša značaj, no nažalost tome nije tako. Ono što je meni posebno pokazalo razmjere svega vašeg mandata je bila vaša izjava prije sjednice Vlade pa kad se svi referiraju na izjavu, da se i ja referiram na neku, 27. prosinca kad ste, i neću citirati nego ću otprilike prepričati, vi ste novinarima mrtvi hladni rekli da je najveći uspjeh Vlade protekle godine kurikularna reforma i to ste izgovorili nakon štrajka kad učenici nisu imali nastavu više od mjesec dana i nakon ocijene stručnjaka da cjelovita kurikularna reforma ne postoji i da ste vi krivi za njenu propast. Vi ste ministrice Divjak poslužili samo za izgovor za stvaranje jedne nakaradne trgovačke koalicije i toga su svjesni svi i mi koji smo u takvoj Vladi u opoziciji, ali ono kao što su već rekli neke kolege iz HDZ-a su svjesni toga, pa ste imali prilike samo vidjeti koliko je replika došlo sa strane HDZ-a što uopće nije, što je apsolutno iznimka kad je riječ o vašem opozivu, prije tome tako nije bilo, ali ono što ministrici Divjak, vaš rad i vi sami ste zapravo pravi simbol ove Vlade, bez sadržaja, bez uspjeha, bez pomaka u pravom smjeru, ali zato puni sebe i bahati. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče i sad kad ono uvijek mi imamo neki, neki, neki bojazan da se ne izvučemo, da se ponavljamo, evo kolegica kaže maloprije da je to bez sadržaja i sad sam ja primoran da citiram možda taj cijeli sadržaj, što se to napravilo u zadnje 2,5-3.g., čak manje od 3, što to nije dobro možda po vama, ja ne vidim tu da se ništa na to referiralo, dosta se ovako opće govorilo, općenito govorim sada o svima, pa možda da krenem sa tim primjedbama, pa da ih prođem, dakle prvo smo imali od kolege Bernardića kako nisu udžbenici u OŠ Ive Andrića dostavljeni, da radi se o udžbenicima koji se rade po programu na manjinskom jeziku i to nije prvi puta i to nažalost je tako i ne, ne opravdava ništa što je možda nekad prije, u, u prijašnjim Vladama i njegovoj isto tu kasnimo i puno više, ali evo ima razloga, tu se ne radi o, o, o ostalim udžbenicima. Državna matura, 5 dana prije kraja školske godine, da, znamo zbog čega, 2011. je bilo 4. travnja, isto tako 2013. u mandatu dok ste bili pomoćnica, isto i u svibnju, dakle apsolutno ništa. Mikroračunala, upravo je kolega Batinić to spomenuo kako je već kolega Bernardić bio na samom predstavljanju i lijepo iskoristio to kao onaj foto opportunity da se uslika, da vidi kako se nešto radi, dakle sad se to može i njemu onda spočitavati što je bio prisutan tamo. Što se tiče 6,4 milijuna kuna, to mogu prihvatit kritiku, apsolutno, očigledno da je pogreška bilo. No, kada gledamo ukupni iznos ugovorenih sredstava prije 0, sada milijarde, pa onda 6 milijona naspram milijardi možda je logično da se dogodi neka greška koja se mjeri u promilima mislim da je to 15 promila i manje od ukupnog onog što se radilo pa se to nekako gleda po standardima Europske komisije da je u to pravilu puno, puno više kad govorimo o ukupnoj alokaciji sredstava da se događa to nepriznavanje određenih troškova ili događaju greške ali to ne opravdava, za greške netko treba i odgovarati. Što se tiče kolega iz MOST-a, to smo već čuli da je jedno od osnovnih planova Vlade, tima Oreškovića bilo i zaustavljanje kurikularne reforme jer to ide zapravo, zaustavljanje onakve kakva je početa u ono vrijeme sa Borisom Jokićem jer to vjerovatno njima ideološki njima nije bilo prihvatljivo, pusti to što našu učenici pokazuju rezultate na testovima i što mi nemamo vremena više čekati i to je osnovna zamjerka moja svima vama da nemamo zbilja vremena čekati neke idealne savršene okolnosti jer na takav način razmišljajući nećemo nigdje ni doći niti zapravo krenuti. Što se tiče štrajka, kao isto jedno od glavnih razloga smjene, imamo s jedne strane tu prorijeđene kako je ministrica više se ponaša kao sindikalist, s druge strane ju se napada kako nije stala na stranu sindikata kad je trebala. I sad kad ja gledamo lijevo, gledam desno, uvijek je istina negdje u sredini pa evo, silom prilika mi jesno u sredini i sjedini a i u političkom centru jednako daleki od jednih i drugih, onda mislim možda da ipak je bila, ne da mislim nego i znam da je zapravo i bila u pravu, ali uzeći to u obzir, vi ste pokrenuli tu inicijativu već posredstvom, to što mi sad govorimo mjesec i pol dana kasnije, to je još i drugi razlog, rezultat je onaj koji je bitan a rezultat je da su profesori i učenici u školi i da profesori imaju rekordnu, i rekordno povećanje i rekordno velike plaće koje po meni čak još možda i nisu dovoljne, naravno uzeći za one koje obavljaju marljivo i časno svoju dužnost i prenose znanje i odgajaju našu djecu kako treba, ima i tamo onih koji to baš i ne rade tako kao i svugdje a to je drugi par rukavica i onda se pitamo zašto, šta je epilog toga. Epilog je onaj koji sam rekao, idealna je situacija ministrica da ostavku, isprovociramo nove izbore, eto SDP dolazi na vlast i on daje povećanje plaće profesorima i svi sretni i zadovoljni. Idealni scenarij i eto, vidi propalo to, e sad sam ljut, idem nešto, idemo to prokazat da ipak ne može ta ministrica i uvesti i reformu i milijarde iz fondova i svega onoga što sam zapravo spomenuo, što nije bilo i bilo od lektira, stipendija, ulaganja u kabineta, po prvi puta zakon da i država može uložiti u onu infrastrukturu, u onu žbuku koju je netko tu spominjao, škola u Donjem Miholjcu, pa gradi se nova, neće se zamalterisat nešto sa sredstvima državnog proračuna šta prije nije se moglo zakonski ili osnivač županije ili grad. Pa se to promijenilo da se može pomoći i da se može uložiti u infrastrukturu a osnivač i to je isključiva zadaća osnivača a ne države. Znači, ulaganje u strukovno obrazovanje, milijarde, 25 centara kompetentnosti, dualno obrazovanje, mislim, itd., itd. Znači puno se napravilo, negdje se vjerojatno i pogriješilo, to ću priznat. Kada gledamo i uvijek se moramo usporediti, uvijek je ono najgore, vi sad pozivate nešto što je bilo prije. Mi moramo znati šta je nama benchmark, na čemu ćemo ocjenjivati nečiju uspješnost? Po čemu se inače to radi? kako ćemo ocijeniti jel netko uspješan ili nije, kako ocjenjujemo učenike, na zapadu nema od 1 do 5, nego se ocjenjuju na temelju godine, jel si u prvih 10%, u prvih 20% ili 30% generacije. Znači ocjenjuje se na temelju drugih pa tako i naš rad kao političara se utemeljuje na temelju cijelog rezultata i usporedbe kako je nešto bilo prije a ne kako netko nešto misli da bi moglo, trebalo biti. To što neko misli i što se babi, mislim, ne, ne neću sada o narodnim poslovicama, više volim one latinske. Pa onda normalno kad gledamo nešto što je bilo nula, a sada imamo milijarde i onda mi kažemo ne valja. To mi netko mora objasniti logiku osim one političke percepcije, zauzimanja stava, ajmo malo spustit, podrezat krila, idemo, previše je uzletila, previše je ljudi vole itd., e to razumijem, apsolutno to razumijem. To mogu shvatiti ali onda ući u argumente pa nešto tražit pa se pravdat pa onda jasno se kaže politički ne valja, to je produkt, to je tako, pa to je isto poštenije nego neke kvazi argumente jer puno je toga dobroga i meni je isto žao, to sam rekao i nebrojeno kolegama, što nismo mi ovo odradili ujutro raspravu jer apsolutno ako bar negdje se može ova Vlada pohvaliti sa toliko stvari, reforme, ne to što komisija hvali, to pustite sa strane, to je upravo u resoru ministarstva obrazovanja i zdravstva i tu je kolega iz graditeljstva, mislim da i on isto zaslužuje pohvalu. I baš zato je to idealna prilika da se sve navede što se radi, što je promjena i što je. Ja kažem da može možda i bolje, može, ali reći, vidi nije najbolje, nije ono 100%, ti sad radiš reformu koja nije 100% svega, bolje da ne radiš ništa, to mi ne može nitko objasniti da je to argumentacija da nekog treba smijeniti. Ne znam jel sam nešto još oko tableta tih čuvenih, dakle tableti se nabavljaju preko središnjeg ureda za javnu nabavu i dokle god nam je takav zakon o javnoj nabavi da ekonomska isplativa cijena nije baš veliki faktor odabira nego najniža cijena, do tad ćemo je dobivati pa kako to bilo do tableta, tako je to bilo i za sve drugo. To ne radi ovo ministarstvo nit se time bavi, tako da se i to raščisti jednom zasvagda, da se ni tu ne ponavljam. I zaključno, samo ću prepričati, zapravo neću ni prepričati nego ću spomenuti šta su ravnatelji škole koji su bili u eksperimentalnoj fazi bili uključeni, morali na tjednoj razini prolaziti. Nekoliko njih, ali zbilja nekoliko s našeg područja Slavonije i Baranje je došlo i reklo da više to nije za izdržat. Njih su tjednom zvali sa različitih novina, televizija, portala što imate negativno za reći. ... [[Govornik se ne razumije.]] ništa dobro ali tjedno su ih zvali, kaže to više nije bilo, kaže to su pritisci da se nešto kaže, da se nešto kaže loše jer ono sve dobro nije vijest, jer je cilj nalijepiti jednoj takvoj, kako ono kažete trgovačkoj stranci ili tako nešto, ne može ona sad napravit nešto dobro. To nije, to u mozgu ne radi ljudima, a ja sam lijepo rekao, ako smo i prevarili naše birače mi ćemo njima odgovarat, oni će nas kaznit i kraj priče. Ali ono što će ostat je nešto što će biti uklesano zbilja u umove naše djece i u dobrobit naše cijele zemlje. I ako je to bila cijena, pa neka i bude ta cijena da nas nikad više ovdje ne bude, mene sigurno neće biti. Tako da ja tu zbilja ne vidim da se vraćamo stalo nazad, ali hajmo koristiti svaku priliku, pohvalit se to trebamo i mislim da je ovo isto bila jedna od tih prilika i žalim što nije to bilo cjelodnevno i po danu i da nije više u fokus i došlo upravo to što se sve napravilo jel ima se pričati i hvala Bogu najviše se napravilo u svim resorima i to je onda apsurd veći da se smjenjuje onoga tko je najviše napravio, a možda to i je zapravo razlog. Replike poštovana kolegica Sabina Glasovac. Izvolite. Kolega Čuraj, ne može se ispit mature provoditi prije negoli učenici završe nastavnu godinu. U pravu ste to se radilo prije, ja sam 2013. godine imenovana pomoćnicom odmah smo to mijenjali. Pravilnika o polaganju državne mature. Znači to vam je, i ne samo da smo to mijenjali nego smo i provođenje ispita iz obveznih predmeta pomaknuli na kraj ne nastavne godine za maturante, nego nastavne godine za sve učenike da bi olakšali učiteljima i nastavnicima provođenje ispita državne mature iz obveznih predmeta jer je to bilo puno više ovaj učenika, trebalo je puno više učionica u kojima se provodi, puno više dežurstava. Znači i ovu matematiku, hrvatski ovaj strani jezik, sve dijelove smo pomaknuli znači što smo mogli više kasnije, ove manje predmete smo stavili da se koliko toliko poklapaju s nastavnog godinom ne za maturante nego za druge i o tome treba voditi računa.

Znači, sad oćemo mi tog slona vidjet ili ne, to je sad, ovako vidite stoji ovdje, ovakav je.

Pa ni ja isto, pa nije, ali mi imamo situaciju koju imamo, mi moramo negdje ukrasti te dane, negdje ljudi moraju, naši učenici moraju nadoknaditi, a moramo znati da je tu puno veći ulog upisa na fakultete, državna matura itd. I to što je nekad bilo prije samo navodi da se preživjelo, to nije pravilo. Ovo je izuzetak koji potvrđuje pravilo, ja bi više tako rekao.

Uvaženi zastupniče Čuraj slušao sam vaše izlaganje i moram vam reći kad sam bio dijete u školi učili su nas da ne smijemo lagat. To je bilo nešto što je užasno iritiralo profesora, a to je i općenito ovako s ljudske strane gledano jedna ružna navika, a nije jednostavno dobro lagati. Međutim, Vlada koja je na čelu trenutno Hrvatskom i ministrica koju zastupa stvorena je zapravo na lažima, lagalo se, govorilo se, neće se sa HDZ-om, a onda se ipak otišlo. I kakvu pouku daje članstvo HNS-a u Vladi i ministrice Divjak kao ministrice? A daje poruku da se lagat zapravo može, da je laganje normalno itd.

Znači, ja sam to rekao i reći ću ponovo. Ja vjerujem da tada kada se to govorilo se zbilja to i mislilo, da je to ispalo na način na koji je ispalo, da je to na čast nama i da se to moglo puno bolje napravit, je. Ja vjerujem da je. Ja vjerujem onda pitanje zašto bi netko lagao, zašto ne bi šutio i primirio se i stao sa strane ako je već tako kako je. Ja vjerujem da se to govorilo zato što se tako smatralo da je to najbolji put, kao što je i ovo što se napravilo smatralo se a je najbolji put ne za stranku, ne za veliku većinu nas u stranci nego za državu koja je, a tu cijenu ćemo mi svi platiti ili nećemo ovisno o rezultatima kako će građani to procijeniti. Izvolite. Ministrice sa suradnicima, potpredsjedniče Vlade dakle i ja želim na početku prije svega strog razdvojiti ono što je privatno i što je politički. Naime, ja sam ministricu upoznao u jednom sasvim drugom kontekstu, na sveučilištu u Zagrebu kao prorektoricu, kao znanstvenicu i dalje je kao znanstvenicu cijenim da ne bude tu zabune, međutim politički je nešto sasvim drugo. I to ministrice što ste vi pristali bit ministrica, bili vi stranački ili nestranački s vašim imenom barata baš upravo stranka koja vas je tu dovela. Vi ste političar, uvažena ministrice. I ja sam profesor po struci i ja sam mislim jedan od rijetkih ljudi ovdje u ovom saboru koji je prošao cijelu vertikalu obrazovanja, od osnovne škole, srednje do fakulteta kao profesor prije svega, a onda kao, prije toga kao student i učenik. I ja objavljujem znanstvene radove iako nemam znanstveno zvanje, niti znanstveno nastavno, ali ja sam po vašim stranačkim kolegama politikant. A onda ste i vi jer činjenicom da ste prihvatili biti ministrica vi ste političarka, baš kao i ja. I ja ovdje sad mogu govoriti kao što je kolegica Petrijevčanin govorila i kao profesor i kao učenik i kao student bivši i kao ne znam što, ali ja ovdje govorim kao političar i vi govorite kao političarka i to je nešto što moramo odmah razgraničiti. Počeo bih sa nekoliko stvari, prije svega što je potpredsjednik Vlade ispred HNS-a rekao novinarima dok smo mi ovdje raspravljali, koji se baš nešto i nije pretrgao govoreći o toj velikoj reformi koja se navodno provodi, a rekao je da je oporba navodno rastezala raspravu na prošloj točki da bi, da bi, pazite, razvukla ovo, u ove kasne sate zato što, eto, nemamo argumenata. Zapravo ste vi vladajući ti koji ste stavili tu točku prije, nismo je sastavljali mi, tj. dnevni red. Vi ste ju uvrstili, kolega Štromar. Vi imate ljude ovdje u Saboru, uključujući evo i kolegu Batinića koji se poziva na predsjedništvo HS-a koji je mogao reći, ne, ne, ne, inzistirati čak, stavite to u jutarnje sate, pa hajde da vidimo argumente. No dobro. Dakle, kad govorimo o obrazovnom sustavu, ja ne znam odakle bih počeo. Već sam rekao u jednoj replici da sam doživio niz reformi, što kao učenik, što kao student, a onda što kao i profesor na različitim razinama obrazovanja i nijedna od tih reformi nije uspjela, a reći ću vam i zašto nije uspjela. Zato što se u mandatu jednog ministra ili jedne Vlade, a ministra obrazovanja rijetko tko je doživio kraj mandata jer rijetko tko je spojio 4 godine, da budemo iskreni se ne može provesti ništa. Od onog famoznog HNOS-a kojeg se još uvijek sjećam i od kojeg još uvijek imam traume, do ovoga što imamo danas. I da danas radim u školi, vjerojatno bih isto takve traume imao. Znači netko vam dođe i kaže, vidite, sad zaboravite sve ovo što ste radili prije, sve što su vas učili na fakultetu, sve što ste slušali na stručnim skupovima i sad radimo ovako. Zaboravite sve što je bilo prije, sad počinje novo doba, sad, sa mnom, sa ovom reformom, sa ovim dokumentom. Kolegice i kolege, to jednostavno ne ide tako, pogotovo u jednom velikom sustavu koji obuhvaća jako šaroliki stup ljudi, rekao bih. znači oni koji rade u njemu su, i starije generacije i mlađe, i oni koji su školu završili u bivšoj državi i u ovoj, u različitim fazama, segmentima, dakle, bilo da su završavali visoke škole, fakultete, da sada ne ulazim u čitavu kompleksnost ovog prostora i obrazovanja u njemu. I vi takav sustav ne možete promijeniti preko noći. Ja u tom sustavu nisam već dugo, ali ja slušam kolegice i kolege što o njemu govore i evo citirat ću vam poruku koju sam dobio tijekom ove rasprave isto od jedne profesorice, koja kaže, evo ja ću, citiram, prije uvođenja reforme imali smo edukacije od 4. mjeseca, a počeli raditi s djecom u 9. mj. To je ta sustavna reforma valjda. A te edukacije, znači, opet citiram, mačku o rep. Na posljednjem savjetničkom posjetu, direktno su nam rekli da ćemo u budućnosti biti tehnološki višak ako ne rješavamo lumene. Virtualne učionice. Eto, vi meni recite kakva je to sustavna strukturna duboka reforma. Jer, pazite, ja tu izreku često volim citirati što je rekao jedan atenski filozof, kada su ga pitali koje je najbitnije zanimanje za Atenjane. Rekao je sljedeće. Ako Atena ne bude imala dobre krojače, Atenjani će biti goli. Ako ne bude imala dobre postolare, Atenjani će biti bosi. Ali, ako ne bude imala dobre učitelje, Atene neće biti. I zato vam to govorim. Ako ovo radite ljudima koji bi trebali nositi reformu, a iz osobnog iskustva govorim da ovaj sustav počiva isključivo na entuzijazmu pojedinaca koji u njemu rade i koji vole svoj posao, onda što možete očekivati. Već sam prije isto u replici govorio koliko se vrednuje rad ljudi. Ljudi koji su 12 mj. uložili u tu istu reformu, 120 kn. Jedan kolega mi je rekao, evo, mogu otići u birtiju zavrniti rundu. Za svoj rad, za svoje znanje, za sve ono što sam uložio u nešto, u čime će se političari hvaliti, ne znanstvenici nego političari, kolegice i kolege. Dakle, ako govorimo o vjerodostojnosti, ako govorimo o strukturnoj reformi, već padamo ovdje. Kada govorimo o europskim izvješćima, ja čitam ovdje sažetak koji je pripremljen za svaku državu ponaosob, ja ću je pročitati na engleskom jer, ne želim je ja prevoditi, čisto da shvatite o kakvim se jezičnim začkoljicama ovdje radi.

Ja ovdje ne vidim hvalu. Halo. Halo. Ja vam mogu nabrajati još niz njih gdje se i sad odbija nastava. Recimo, to tako, pod navodnicima. Jer tu vam je jednom nogom držite zgradu da se ne sruši, a drugom štitite učenike da ne nastradaju. Ja bih volio da ovdje možemo pričati o uspjesima. Kaže kolega Čuraj da se uspjesi ne mogu oprostiti. Pa ja bi, ja bi vam vrlo rado oprostio ovaj uspjeh, pod navodnicima, kolega. Vrlo, vrlo rado. Ali mi u SDP-u smo dokazali da znamo podržati prijedloge većine koje smatramo da su kvalitetni. Što recimo, HDZ nije nikad napravio. Dakle, HDZ kada smo mi bili na vlasti i kolega Čuraj, zajedno s nama, da smo mi rekli da je nešto bijelo, oni bi rekli, ne to je sivo. Da smo rekli da je ovo plavo, oni bi rekli, ne modro je, mi smo protiv. Uvijek tako. Što je konstruktivna oporba? Ako je nestranačka ministrica u pitanju, onda nije HNS. Kolega Batinić, dajte mi molim vas objasnite, kako ste vi dizali ruke za sve one prijedloge za vrijeme, dok smo mi bili većina, zajedno s vama, koja sad tako žustro osuđujete. Kako ste podržavali politiku obrazovanja tada, a sada je to odjedanput najgore što se desilo u ovoj državi, barem po vašim riječima. Kada govorimo o financijskim inputima, oni vam ne znače na kraju dana, kolegice i kolege, nužno da ste dobili kvalitetu. Evo, pogledajte poljoprivredu, input je rastu proizvodnja pada, u narodu bi se reklo puno zuji malo meda daje, puno novca ulažemo, ali u točno što? Kod poljoprivrede je isto problem, ja sad povlačim paralelu možda sa resorima koji nije tako lako povezati, ali zato što ne znamo gdje idemo, zašto, kako, koji su nam ciljevi i to nam fali ovdje. Ja kao i neki govornici prije mene mogu shvatit da neko želi ostaviti svoj trag, svoj doprinos, to je shvatljivo, to je ljudski, ali raditi nešto da bi mogli reći da smo nešto radili, e to vam je to, zuji malo meda daje i na kraju dana što imamo? Imamo ljude koji bi trebali biti kralježnica te reforme, a koji to nisu nego su vrlo nezadovoljni jer evo reći ću vam, imam još nekoliko poruka, recimo imam od jedne kolegice koja kaže, administracije nikad više, dragi kolega dobro se sjećaš koliko smo morali pisati, matica, izvješća, opisnih ocjena, sada to pomnoži sa tri, vjerujte mi kolega, evo ja ću njoj vjerovati, al vjerujte mi kolegice i kolege ja kad sam bio profesor jako smo puno toga radili, beskonačnih izvješća koji nisu pridonosile znanstvenom odnosno nastavnom procesu, sada ako kaže da je to puta tri, objasnite mi gdje je ta Škola za život? Potpuno ste u pravu kad kažete da se ove ljude kroz Lumen edukacije ponižava i čini na neki način robovima. Jedna novina od prije 10 dana je ta da recimo kurikularni razredi odnosno škole koje, u kojima je uvedeno, uvedeni su novi elementi ocjenjivanja. Ti novi elementi ocjenjivanja, znači škola traje od 9 mjeseca, međutim edukacije u Lumenu su otvorene tek 10. siječnja i trajat će do 12. ožujka i sad se ja pitam, kako, kako učitelji se nose s time da trebaju ocjenjivati kroz nove elemente, pitaju se gdje, što, kako, a edukacije tek slijede, to je trenutno u, u tijeku. Ovo drugo što ste rekli za Europsku komisiju, pa da oni kažu da je ovo hvala, znači tamo gdje se RH ne pljuca, nego se utvrđuje činjenično stanje valjda odmah automatski hvala, ovdje samo piše činjenično, to ćemo o tome još reći nešto završno [[Upadica: Zahvaljujem]] utvrđuje se činjenično stanje. Slijedeća replika poštovani kolega, odgovor izvolite kolega, ispričavam se. Dakle, da utvrđuje se činjenično stanje, činjenično stanje je ovo sve što smo naveli. Međutim, ja tu nigdje ne čitam laude, znači ja mogu ovo prevesti na, na hrvatski i mislim da bi bio i vjerodostojan prijevod budući da, da sam profesor lingvistike kao što ste i vi uostalom kolegice, al ja tu nigdje ne iščitavam neke laude. Što se Lumena tiče i odnosa prema profesorima, pa rekao sam vam, 6 mjeseci nečijeg rada, ekspertize i entuzijazma, znate kolko vrijedi?

Zahvaljujem. Slijedeća replika poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Hajduković, nisam mislio replicirati, ali kad ste me prozvali odgovorit ću onom uzrečicom što veli kolega Čuraj da mu je milije na latinskom, mea culpa, da pogriješio sam, pogriješio sam, a kazat ću zašto. Kolegu Jovanovića, našega sadašnjeg smijenili ste tada s time da moramo bit jasni da HNS nije imao nadležnost nad tim resorom. Drugi problem je bio slijedeći ministar Molnar koji je kazao problem je što da bi uveli informatiku nešto drugo treba izbaciti, a to je uvijek problem. Osim toga, nema dovoljno nastavnika informatike što znači da bi ih trebalo educirati i zaposliti, znači naučio sam rješavati probleme u životu i ako se nešto može u hodu riješit onda to ne smatram problemom, mea culpa inače i nisam bio od onih u HNS-u koji su podržavali da se ide u predizbornu koaliciju, a nisam niti danas. Zahvaljujem. Odgovor kolega Hajduković. Hvala vam lijepo. Dakle, kolega govoreći da vi niste bili nadležni za resor, pa mislim to je van pameti, to znači ono mi se nismo slagali s, vi se ne slažete ni u jednoj politici s HDZ-om, ali obrazovanje nam ne dirajte, to je naše, a to što će HDZ, sad ja karikiram, uništit poljoprivredu, javne financije, ovo, ono, ne to nas nije briga znate, to nije u našoj nadležnosti, pa kad ste dio jedne većine onda snosite odgovornost za sve i to trebate prihvatit, to je cijena većine, barem ja to tako vidim. Kad govorite o, o recimo nekim brilijantnim izjavama, pa ja ću vas samo podsjetiti na izjavu vašeg predsjednika koji je rekao što nema učitelja informatike, pa dobro prekvalificirat ćemo profesore povijesti, vjeroučitelje, kog treba, pa tečaj dva mjeseca, pa eto oni će bit, oni će bit sjajni profesori informatike, eto o takvim ekspertizama u obrazovanju govorimo kada govorimo o vašoj političkoj opciji. Slijedeća rasprava poštovani kolega Milorad Batinić, izvolite kolega Batinić. Hvala potpredsjedniče, znači sve ima svoje razloge, tako i ovo pitanje povjerenja, pokretanje pitanja nepovjerenja ministrici Divjak. Postavljam si pitanja, vjerujem da je više nego razvidno iz samog obrazloženja zašto se pokreće to pitanje, iskazivanja nepovjerenja, koji je motiv? Motiv je destabilizacija ove Vlade, isključivo i ništa drugo i ajmo malo se pokazat, ajmo malo talasat, tako i tako ništa ne produciramo, ne dajemo nekakav doprinos, nešto da možemo kao oporba što ne bi se složio, konstruktivni prijedlozi, makar mi u HNS-u uvijek ćemo ih uvažit, ali očito nije bilo s vaše strane ništa što bi se moglo prihvatiti, uvažiti, znači motiv je isključivo destabilizacija Vlade, pa ajmo iskoristiti malo ovo, pa malo štrajka itd. I sada kada čovjek, govorim nastojao sam se potruditi da u vašim obrazloženjima nađem stvarno nešto što bi moglo biti da ministrici možemo ili ukoriti, ne daj Bože iskazati nepovjerenje jer ovo što ste vi naveli u obrazloženju, maloprije sam rekao nije niti za žuti karton, to je čak ono kada vas sudac malo prijeko pogleda na nogometnoj utakmici, koristit ću taj žargon. Puno je kontradiktornosti, osvrnut ću se malo i na raspravi i na ono što se u javnom prostoru govorilo oko toga, prije toga itd., sve je naravno to povezano. Vaš strateg i pretendent na premijera, obrazovna reforma ne postoji njegov citat, a sada ju treba ukinuti. Žao mi je što ga nema, volio bih da mi sada kroz repliku odgovori zašto želi ukinuti ovu reformu, koji mu je cilj, koji razlog?

Jeste započelo se. Isto tako kaže kolegica, pozivam ministricu da Hrvatsku uvede u 21. stoljeće tako da popravi krovove u školama. Pa to nisam očekivao, računam da ako se upuštamo u određen rasprave u određene analize da onda razlučimo što je nadležnost ministarstva, a što je osnivača i šta je čija odgovornost. Citirao sam bio vašeg bivšeg ministra Mornara, isto tako vaši članovi istaknuti ili oni koji se deklariraju kao socijaldemokrati moram priznati da ne razumijem zašto smo pokrenuli ovu inicijativu.

Pa sada sebi postavljam pitanje, pitanje vaše vjerodostojnosti, vaše ozbiljnosti pokretanja takve inicijative. Međutim, to me i ne čudi jer u inicijativi, pisanoj formi nešto ste ipak napisali. Koliko je taj sadržaj relevantan? Apsolutno ne. Međutim, ono što mogu zaključiti, vi ste isključivo kontinuirano bavite osjećajima i odnosima između političara i političkih stranaka, brinete kakvi su odnosu u našoj koaliciji. Ja imam dojam da bi vi ipak daleko više trebali brinuti o sami sebi i unutar vas što se dešava, a propos pogotovo toga što sam bio i u raspravi i u ime kluba rekao, nije to jedino.

Pa što? Što to nije učinjeno? To me asocira na izjavu vašeg predsjednika, reforme nema. Onda podržavam reformu kada se tamo idem slika, pa onda sada govorim jedno pa drugo, nesuvislo. Ja se kolegice Glasovac ispričavam, naprosto iz razloga što sam vas optužio da ste vi pisali po partijskom nalogu Beri zadatak, kolegi Bernardiću pardon, očito kolega Bauk što me čudi za njega, ipak sam smatrao njega kao predsjednika kluba da ipak vodi više računa i o svom osobnom dignitetu. Zato očito ga nema sada jer naprosto ne može slušati itd. Kolega Čuraj je naveo samo neke cifre, to su samo djelići onoga što je napravio. Ovdje u Saboru smo puno puta raspravljali o zakonskim prijedlozima koje je trebalo donijeti da uopće se može krenuti sa reformom, da se uopće može krenuti. Strukovno obrazovanje, teži se k dualnom obrazovanju, naše gospodarstvo to treba. Vjerujem da ste svjesni, mala smo zemlja, sa malo stanovnika, okruženi sa konkurencijom u gospodarskom smislu izuzetno velikom, jakom i jedino znanje elektronička pismenost, to je ono što nas može vući prema naprijed, to je ono čemu moramo težiti.

Ja sam diplomirani inženjer šumarstva i o prosvjeti znam nešto, nešto malo. Mama mi je bila pokojna učiteljica, profesorica i znam kako je zahtjevan posao, odgovoran posao i ono što sam sam prošao kroz školovanje. Ali dozvolit ćete mi, moje osobno možda ja nisam u pravu, ali ste me razočarali. Vi koji ste te struke i da na takav način raspravljate o tome čak bi se usudio ne znam, ja bih volio da namjerno fabricirate neke podatke, neke činjenice iznosite koje nisu nego da to govorite zato što bi trebali poznavati određeni sustav. I na kraju nećete uspjeti destabilizirati ovu Vladu, jer ispada da je ministrica odnosno njezin, iniciranje njezine smjene ispast će kolateralna žrtva u tome dijelu. Ja bi isto vas htio pitati, vidim da vas nema puno, nije formalno to niti bitno, međutim kako se osjećate? Jel vam ugodno, jel vam ugodno što stojite iza jednog takvog dokumenta za kojega i sami znate, ne vjerujete u cijelosti u njega, ne vjerujete. A zašto?

Imamo replike. Poštovana kolegica Sabina Glasovac, izvolite. Kolega Batiniću ovaj otišli smo u nadrealno, osjećam se dobro, malo umorno, nije mi teško palo što sam vas razočarala, bitno mi to što cijelu večer stižu ovaj poruke učitelja i nastavnika, pa i roditelja i njih nismo razočarali jer nas doživljavaju večeras kao njihove glasnogovornike. E sad, vi vjerovali u to ili ne, ono što me malo smeta što ste rekli da je ovaj naš pokušaj zapravo pokušaj destabilizacije Vlade, dobro kad se traži povjerenje ministra u svakom slučaju to jest pokušaj destabilizacije Vlade. Gledajte ja ću, ja vam moram nešto reći, to je naprosto laž.

Ja se ispričavam na promuklom glasu, možda me niste razumjeli, rekao sam kad sam govorio o vašim motivima pokretanja inicijative potpuno legitimno, poslovnički, politički, ali šaljete time neku političku poruku. A kao oporba nisam ja gledao na one zakone iz resora ministrice nego općenito zakone sve koje je ova Vlada predložila. Od poreznih zakona, od niza ostalih, dal ste vi podržali iz razloga što se ne slažete načelno sa njima ili iz tog razloga što se oporba, to je vaše pravo. Ali što ste vi isproducirali kao oporba? Koji prijedlog koji je bio valjan za prihvatiti, o tome govorim. Svaki taj zakon, vaš zakonski prijedlog, izmjene i dopune, bio je pisan na način da bude neprihvatljiv, politički neprihvatljiv. Zahvaljujem. Poštovana kolegice ja bih vas lijepo molio nemojte upadati kolegi u riječ dok govori. Znači vaša je politička ocjena hoćete nešto podržati ili ne, politička ocjena. Da smo mi pisali prije zakonske prijedloge, njih 25 sve tako da budu neprihvatljivi meni je to surealno. Evo nemam drugu riječ da ne upotrijebim neku grublju. I ne nije mi neugodno. To kažu ljudi, to je neka novokovanica, osjećam se usramljeno, sram me je to što vi morate braniti ovakve stvari. I što netko tko je izdao svoje birače i platformu na kojoj je izabran ja sad slušam političke lekcije, a reforme nema, evo to vam i ja kažem. Ne mora vam reći predsjednik stranke, nego ja koji dolazim iz struke. I nemojte pitat mene, pa pitajte zbornicu, ne morate ići dalje. Ja ih pitam. A što se tiče recimo škole u Donjem Miholjcu pa evo tu sudjelujete u vlasti zajedno sa HDZ-om, vaš HNS pa što ste do sada čekali, osnivači su županije, pa što niste unapređivali taj status, pa gdje su projekti kolega kojima se toliko hvalite. Hvala.

2016. 100 i nešto tisuća manja izlaznost, manje ukupno. HNS je donio u koaliciju zajednički izlazak na izbore 11 mandata, dobili smo 9, mislim toliko o tome što se vi osjećate da smo mi vas iznevjerili, izdali. Pitanje je tko je iznevjerio i izdao birače, to je pitanje? A ja bih prije svega rekao da vi, vaš način gledanja politike je drugačiji od našeg. Mi politiku shvaćamo kao alat da učinimo nešto dobro za ljude, ono što smo im obećali, svojim biračima, a to upravo sada i radimo. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala lijepo. Evo ja sam i kroz replike postavljao pitanja, opet ću ih postaviti i sad ministrici. Postavio sam ih premijeru, nije dao odgovor naravno. Da je nezgodno premijeru braniti ministricu jel kako sam rekao od Galopagosa preko Kine, Amerike niti jedna država na svijetu, ako vi znate ministrice morete navesti gdje reformu obrazovanja uspješno provodi politička stranka koja ima 1% potpore ili ministra ili ministrica bez ikakvoga izbornoga legitimiteta koja slikaje sabornicu ovdje i hvali se kako je ona došla ovdje braniti, a ja još nisam čuo niti jedan odgovor. Naime, vi se čini se pokušavate, vi pokušavate biti svjetski fenomen i nije čudno da ste, da ovdje znači ovo šta provodite nije znači nikakva reforma, ovo je tabletizacija, to mi kažu svi iz prosvjete ljudi naravno da, da tablet, tablete neke države, sada znači kontrolirano puštaju djeci, imamo primjer Francuske koje kontroliraju zbog elektromagnetskog zračenja i zbog drugih stvari i to bi trebalo biti na stranicama ministarstva, Ministarstva znanosti, na prvim stranicama, to je edukativno, ali međutim to je sakriveno, naravno da su tu prevladali interesi. Ja sam očekiva da ćete reć hrvatskoj javnosti ono što piar plaća, evo vidimo tu su s vama, ono što vi plaćate je ogroman novac ulažete da ćete kazati na kojoj stranici vas Europska komisija fali, dostavio sam vam, nigdi nisam vidio da vas hvali Europska komisija, niti je to ko primjetio od svih ljudi koji se bave s tim s kojima sam se konzultirao. Vi sudjelujete u, vi ste u biti osoba koja je sa ulice, sa prosvjeda ministra Barišića tj. na prosvjedima na ulici vi ste tu rušili je li ministra, bivšega ministra Barišića, Pavu, kad ste znači podgrijavali ste i sindikate da bi nekako, vi sindikate u školstvu da bi vi nekako vratili rejting HNS-u, pa kad ste prezagrijali cilu situaciju ostavili ste sindikate na samo, trajao je štrajk mjesec dana, nikad duži štrajk, naravno da je to bio ogroman pritisak i na roditelje i na ljude tj. i na prosvjetne radnike. Ako vam je cilj samo bio rejting, HNS, Vrdoljakovoga HNS-a onda zaista to je jedna promašena, promašena ovaj logički naravno da je promašena, toga su kolege i svjesne kad me pitaju kako se ja osjećam, osjećam se odlično, kako se vi osjećate, kako se osjećate, kako se osjećaju oni koji su pokrenuli protiv vas, vaši koalicijski partneri iz Bandićeve stranke? Pa premijer se neugodno osjeća, pa kako se osjećaju kolege iz HDZ-a što su s vama, pitajte ih. Recite nam na kraju jedno vrlo bitno pitanje, neću dužiti puno, ali moram postaviti pitanje, recite nam koji su vam bjelosvjetski recenzenti recenzirali kurikularne dokumente, izađite jednom, a posebice me interesira hrvatska povijest, a posebno domovinski rat, koji bjelosvjetski recenzenti su povijest skrojili, po njihovom, sa njihovim škarama i njihovim suknom, o tome niti riječi niste rekli, ne samo sad, postavljala su vam se brojna pitanja, ne samo ja nego ljudi iz znanosti, obrazovanja, nikako niste na to odgovorili. Naravno da je ključno pitanje, ja ću još jednom postavit ono što se pojavljivalo u medijima, vi ste, ja ne znam kolko ste piar uključili, kolko je novca otišlo što je tribalo otići tamo da, gdje u mome Sinju, a i u cijeloj RH se učenici vozaju u autobusima koji su stariji od 30.g. koji vi također sufinancirate, to ne kontrolirate gdje autobusi gore, djeca ne mogu izaći iz tih autobusa, volio bi, vidili ste tu vijest, ja sam čak i pisao Vladi, mogli ste i vi se raspitati, gdje roditelji u strahu šalju svoju djecu oće li im izgoriti u tome autobusu od škole, od kuće, od doma do škole. Samo u Sinju je u zadnja 3 mjeseca na području Promet Makarska tj. Promet Sinj je izgorila su 4 autobusa puna djece ili studenata, znači malo se uključite i u taj dio kako naši učenici putuju, kako žive, a pričati o tabletima, pa brojne škole nemaju vodu u wc-ima, brojne škole nemaju kredu i spužvu, al bitno da ste vi uvalili tablete bez obzira šta Europska komisija upozorava da nema uvjete, da nemaju se uvjeti za provođenje tih vaših, kako su oni rekli, ambicioznih reformi. Vidim da, ne znam kako bi vi prokomentirali evo npr. ravnatelj Instituta Ruđera Boškovića na jednoj konferenciji održanoj u Berlinu 2013., on je sada vaš tajnik, u svojoj prezentaciji, tajnik ministarstva, u svojoj prezentaciji je tolko nahvalio RH da je unazadio ne znam koliko, ali on je vaš tajnik. Taj čovjek je jednim neprimjerenim rječnikom govorio o RH, o hrvatskim znanstvenicima, tako da je nanio ogromnu štetu jer je uspoređivao hrvatsku državu tj. hrvatske znanstvenike, hrvatske poduzetnike je uspoređivao kao šta, reći ću sad, qu klux klanom, gdje čak, mogu vam pokazati i slike kad se pojave ovdje u RH tamnoputi ljudi, kad se pojave druge nacionalnosti da smo mi takvi da jednostavno hoćemo ih linčovat, takvi su ljudi oko vas, ne zna se tko je radio recenzije, učionice su doslovno bez vode, autobusi koje subvencionirate vi, ministarstvo, gore, starije od 30.g., prahistorija, za povijesne filmove odlični, ali za prijevoz djece, koda ste im stavili atomsku bombu, kontrolirajte malo i te stvari, vi ste ministrica, nije to za smijat se, autobusi gore ministrice gdje se učenici prevoze, jel ste upoznati s time? I odgovorite na pitanje gdje vas to fali, ko vas fali?

Tomo Antičić, da ne bi zaboravili ime reći.

U 1 i 30, evo, pogledajte, ja ću ih pustiti, potpredsjedniče, ako oni razgovaraju slobodno, ali glasnije, možete i mikrofon upaliti. Možete mikrofon, slobodno. I onda kolega Batinić pita kako se vi osjećate. Znaš kako se osjećam kad vidi ono što subvencionira ministrica, ministarstvo prijevoz učenika, kad svaki mjesec jedan autobus koji je stariji od 30 godina izgori, i ja to upozoravam Vladu Andreja Plenkovića i ništa ne poduzima. To je konstruktivan prijedlog, gdje gore autobusi, od 30 godina koje subvencionira i država, ministarstvo i županija i lokalna samouprava, gdje se rugaju sa našim učenicima i roditeljima. Gdje učionice nemaju krede, gdje nemaju vodu spojenu, gdje nemaju struje, gdje kaplju krovovi, to su vam učionice danas odakle ja dolazim. Zbog toga ljudi odlaze u druge države, zbog toga. Ali je bitno da je tu PR, to je najbitnije i da se taj PR sad smije i da on govori ministrici što je ovaj rekao, dobro, broj jedan, broj, ona diže ruke, prste, svaka čast i to je jedina priča koja je kod ove ministrice prošla.

Imamo povredu Poslovnika, poštovani kolega Stjepan Čuraj, izvolite.

Ja ne znam je li to poslovnički tako uređeno da mi nastavljamo raspravu, ali od 31 potpisnika ove inicijative koji su ovlašteni da zastupaju kao predlagatelji, nitko nije ovdje. Sa, uz svo dužno poštovanje kolegici Glasovac koja je tu od početka, ali